Samozřejmě na výdajové straně jsem do rozpočtu promítla celou řadu úspor úspor v provozních výdajích. Všechny kapitoly budou šetřit 10 %.

Čili je tam celá řada úsporných programů, díky kterým budeme šetřit jako vláda několik miliard. A to si myslím, že je také důležité. Ekonomika je v růstu.

A do tohoto kontextu jsme zasadili všechny priority. A je potřeba si uvědomit, že státní rozpočet je důležitý politický nástroj v rukou vlády. Děkuji. Já to budu jenom komentovat. Myslím, že tu odpověď slyšeli všichni. Rozpočet této vlády je pro vládu politickým nástrojem, kterým si má kupovat voliče před volbami, aniž by respektovala základní ekonomické zákonitosti, protože rozpočet vedle toho, že to je politikum, je to zejména ekonomický nástroj, který ovlivňuje jak aktuální hospodaření státu, jak aktuální ekonomickou kondici, tak především kondici v nadcházejících letech.

Kdybych tam alespoň viděl jakousi snahu a ambici, že ty rozpočty a deficity budou klesat k nule v nadcházejících letech, ještě bych pro to měl nějaké nepochopení, ale ta neambice toho, že každý rok chcete 40 miliard vůbec nechápu, proč máme dva ekonomické vicepremiéry.

Je to jenom důkaz o tom, že tři rozpočty za sebou skončily buď vyrovnané, nebo v přebytku.

Já bych chtěla říct, že měla tato vláda co vracet lidem. To není žádné projídání a není to žádné kupování si voličů. Kdyžtak jim to řekněte, prosím, pane poslanče, až s nimi budete mluvit. Jestli to je kupování voličů či nikoliv. Investovali jsme a já opakuji, veřejné finance jsou zdravé.

To znamená, že naše veřejné finance jsou zdravé. Státní rozpočet plánujeme s deficitem 40 miliard. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, nejdříve chtěla vaše vláda snižovat daně. Nakonec některé daně dokonce zvyšuje. A proč v době tak extrémního růstu cen nemovitostí, kdy vlastní bydlení přestává být dokonce pro střední třídu de facto dostupné, dále vytváříte větší náklady za pořízení nemovitosti? To je pro mě nepochopitelné. Ta skrytá vyšší daň se jmenuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí, který plánujete zvýšit na dvojnásobek. Argumentujete tím, že kvůli inflaci je potřeba k tomu zvednout tento poplatek. Je to nefér v situaci, kdy vláda zároveň trvá na zachování absurdní daně z nabytí nemovitosti. U třímilionového bytu tak kupující pošle státu 120 tisíc korun prakticky za nic. V poměru k ceně bytů, domů a pozemků je sice správní poplatek malou položkou, ale vadí mi ten princip dalšího skrytého zdaňování. A toto navrhujete v poslední verzi daňového balíčku, který posíláte do Sněmovny. Původní plán na začátku dubna o tom ještě vůbec nepojednával. Děkuji za odpověď. Poprosím paní ministryni o odpověď. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, protože jsem z toho obsahu interpelace nedokázala přesně dovodit, co a kam budete směřovat, tak jsem se připravila spíš na zdražování pořízení vlastního bydlení. Mám tady celou řadu ekonomických faktorů a mám tady celou řadu opatření, která připravuje zejména Ministerstvo pro místní rozvoj, jako je program na podporu bydlení celkem a tak dále, ale vy míříte na ten vyšší poplatek za vklad od katastru.

Nemám to tady teď konkrétně. Pokud budete chtít, odpovím vám i písemně, přesně co do čísel. Myslím, že pan ministr to i publikoval.

Zhruba od já teď nevím, teď to možná řeknu nepřesně, protože skutečně nemám to v podkladech, takže budu teď těžit ze svých vědomostí. Ten poplatek se nezvedl snad patnáct, dvacet let, prostě obrovsky dlouhou dobu. Strašně se zkomplikovala po přijetí nového občanského zákoníku celá řada úkonů.

Tam dokonce byly požadavky z Českého katastrálního úřadu, aby to zvýšení bylo i vyšší. Čili já vás odkazuji v podrobnostech, nemám to teď tady, na tiskovou zprávu ministra zemědělství, kterou vydal v pátek minulého týdne, případně vám ji zašlu písemně. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano. Interpeloval jsem vás, protože daňový balíček předkládá jako sněmovní tisk Ministerstvo financí. Vy jste tady říkala, že se nezvýšil mnoho let, ale opravdu vám přijde fér tahle argumentace, kdy za poslední roky se zvýšily tolik ceny nemovitostí a stát, vláda, vybírá daň z nabytí nemovitosti? Já myslím, že ta diskuse o tom, kolik stojí administrativní náročnost na vklad do katastru nemovitostí, může probíhat v případě zrušení této daně. Ale v případě, že tato nemá, tak myslím, že stát získává neuvěřitelné množství financí, nekřesťanské peníze, do státního rozpočtu od lidí, kteří si jdou koupit nemovitost, jak jsem říkal, de facto za nic, a na druhou stranu tady argumentuje tím, že se mnoho let nezvyšoval správní poplatek. Prosím, paní ministryně.